Ano, bylo to bolestivé zejména pro velká města. Jenom připomínám, že v čele všech těch měst stáli občanští demokraté. Nebylo to jednoduché. Kdo si pamatuje to J nebo to U, tak prostě se nám to společně podařilo po dlouhé debatě, která trvala snad rok a půl, prosadit. A vlastně to platí dodnes. Pokud to bude krátkodobě. Myslím, že pan prezident nemá přesné informace. Považuji to za drobný faul ze strany vlády, protože v důvodové zprávě k pozměňovacímu návrhu poslance Andreje Babiše je napsáno, že ten návrh bude platit dva roky, ale v těch paragrafech to není. Není argument pravdivý, že to tam nejde. A taky to šlo.

To jsou podle mě hlavní argumenty pro to, abychom ten zákon podpořili. Nefér taktika vlády, která to spojila, jedno hlasování o sazbách daně z příjmu se zákonem o rozpočtových pravidlech, uvolňováním rozpočtové zodpovědnosti. Důvod, který uvádí paní ministryně, je opravdu úsměvný.

Já určitě navrhnu v rámci debaty a procedury, abychom o těch bodech, myslím, 11, 12 návrhu Andreje Babiše, ke kterému se přihlásil pan poslanec Kubíček, hlasovali zvlášť, protože to je fér. Ale pro ty, kteří se toho bojí a kteří si myslí, že to je důvod, proč snížení daní nenavrhnout nebo nepodpořit, mám dobrou zprávu.

A není to povinnost.

Jako by ta vláda, resp. hnutí ANO, abych byl poctivý, protože to není vládní návrh, jako by si říkala, my chceme být pro, myslíme na ty volby, teď to vypadá s našimi levicovými kolegy dosti vážně nebo dosti špatně, oni tady třeba nebudou, tak si najednou po letech vzpomněli na pravicové voliče.

Myslím si, že to je úvaha hnutí ANO a musím říct, že se pletou.

Opravdu všem sociální demokraté chtějí zvýšit daně?